Od této změny se sestry musí připravovat na obecné maturity se zásadní změnou v počtu odborných hodin.

Děkuji. Děkuji za dodržení času a pan ministr má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

A není to jenom o penězích.

Pokud jde o otázku vzdělávání, je pravdou, že dnes, a to je třeba ještě zmínit, kapacita vzdělávacího systému na středních školách a vyšších odborných školách pro nelékařské obory je dostatečná.

Děkuji. Pane ministře, děkuji za vaše slova.

Já si myslím totéž.

Takže já doufám, že se nám společně podaří najít takový vzdělávací systém, aby byl opět co nejdříve v nemocnicích dostatek odborně plně kvalitních a kvalifikovaných sester. Pan ministr má zájem o odpověď? Ano. Děkuji za slovo. Můj zájem je naprosto totožný, bezesporu, a jsem připraven i o tom jednat v rámci výboru pro zdravotnictví a podvýboru, který vedete, vážený pane poslanče, takže to určitě je jasné.

Ale názory na to, jestli má sestra mít vysokou školu, nebo má mít jenom střední, tady byly asi vždycky už od té doby, co se zavedlo vlastně tehdy to povinné vysokoškolské vzdělání, a budou tady stále a myslím si, že ani mezi kolegy poslanci ten názor nebude úplně jednotný. V rámci výboru i na Ministerstvu se snažíme tyto věci mapovat, protože víme, že se systém se změnil, jak říkáte, vlastně od minulého roku, teprve od září. Velmi těžko se nějak teď analyzuje vlastně ten reálný dopad, efekt. To asi potřebuje trošku ještě nějaký čas, nějaký odstup. Ale určitě se nebráním nějakým změnám, které povedou zkrátka k tomu, aby více sester bylo v praxi. Děkuji.